I když tady není pan ministr Chovanec, pan ministr zdravotnictví ho zastoupí. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 203/2. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Co se týče samotného postupu, je to poměrně velice jednoduché, neboť máme jeden pozměňovací návrh, tudíž bychom nejprve hlasovali o tomto pozměňovacím návrhu, který na své 13. schůzi přijal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a následně bychom hlasovali o zákonu jako celku. Nemusíme tedy hlasovat proceduru. Stanovisko pana zpravodaje? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.